Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

Volební výbor Sněmovny 6. ledna s předstihem vyhlásil prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny a podle zákona výzvu oprávněným (k) nominacím, aby do 20. ledna předložili volebnímu výboru návrhy kandidátů.

Je to podle zákona trojnásobek počtu neobsazených míst. Toto svoje usnesení volební výbor postoupil volební komisi. Ta shledala, že vše je v pořádku, kandidáti splňují náležitosti a mají potřebné doklady, které vyžaduje zákon.